Děkuji a je evidentně zájem o doplňující otázku.

Pokud soudní přezkum stanoví, že se jedná o nezákonný postup, kdo ponese politickou a právní odpovědnost?

Je to samozřejmě také dáno mým zaměřením.

Za druhé jsem vám odpověděl, že i na základě už rozhodnutí předcházející vlády a našeho rozhodnutí se na příslušných ministerstvech připravuje úprava legislativy.

Vláda nezakazovala a nezakazuje, nemůže zakazovat média, v případě dezinformačních webů ale nešlo o média. Za média lze považovat soubory informací připravovaných novináři podle standardních profesionálních pravidel, o to se v tomto případě nejedná.